Garanční výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy. Ano, pane zpravodaji? Děkuji.